Když k tomu přičtu to, a k tomu se ještě dostanu samostatně, že pan ministr chce sáhnout na kofinancování u přechodových regionů a více rozvinutých regionů, tak vzhledem k tomu, kolik tam má nasypáno ministerstvo na kofinancování ze státního rozpočtu, tak by to bylo zhruba nějakých 400 milionů korun, takže pořád nám tam chybí půl miliardy.

A do toho všeho se tady bavíme o nečerpání evropských fondů. A co myslíte, že se zase dočtu? Tak bych se chtěla pana ministra financí zeptat, jestli to tedy bude ve finále administrovat sám, nebo jak to tedy s těmi evropskými fondy ve finále je myšleno. Pro mě tedy, jak už jsem řekla, je zdanění nebo vyšší daň z nemovitostí nepřijatelná a možná toto téma, než se dostanu ke stavebnímu spoření, bych asi zakončila větami, které pronesl sám pan ministr financí před volbami. Odmítáme vyšší zdanění nemovitostí. Stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům nebo provozovnu, kde podnikají, aby uživili sebe a rodinu. Zvyšování daně z nemovitostí nepřipustíme. Takže ten problém samozřejmě zvyšováním daně z nemovitostí vznikne primárně u méně ekonomicky zdatné části populace, která bude muset nést navýšení této daně. A netýká se to pouze vlastnického bydlení. Jakmile máte ty byty, které pronajímáte, zvýší vám někdo daň, tak co uděláte? Promítnete to do toho nájmu, takže se nám samozřejmě zvýší i to nájemní bydlení jako takové, a to je velmi asociální krok.

Systém stavebního spoření je dekádami ověřený systém, který je výhodný jak pro stát, tak i pro občany. Občany to velmi motivovalo k tomu, a všichni to víme, že i když se narodila vnoučata, tak samozřejmě babičky, dědečkové, maminky, tatínkové rádi přispívali svým potomkům právě na stavební spoření, aby ti mladí do začátku něco měli. Tím si vlastně lidé i vytvářeli určitou rezervu pro budoucí bydlení a tento produkt byl dostupný pro širokou veřejnost. Neznám snad nikoho, kdo by právě ten systém stavebního spoření neznal. Relativní dostupnost tohoto produktu způsobila jeho celospolečenskou popularitu a pětikoalice místo toho, aby se zamyslela nad případnou úpravou a doladěním, mluvím tady například o doladění účelovosti, aby skutečně tu státní podporu mohl získat jenom ten, kdo investuje do bydlení, ať už rekonstrukce, modernizace, výstavby, to je úplně jedno, a možná samozřejmě se podívat, že tu státní podporu třeba nedávat lidem s nadprůměrnými příjmy, že by to mělo být prostě pro tu část populace, která skutečně potřebuje státní podporou nějakým způsobem pomoct. Pro zachování atraktivity stavebního spoření by měla pětikoalice dorovnat výši podpory o inflaci, ale bohužel ani to se neděje. Místo toho, aby se pětikoalice zaobírala řešením současných problémů, zadělává na problémy do budoucna a navíc ještě je tu otázka retroaktivity tohoto návrhu, ale o tom bude určitě hovořit můj kolega Patrik Nacher, vaším prostřednictvím, takže nebudu samozřejmě zabíhat do těch detailů, abychom se tady neopakovali, to určitě není mým cílem.

Děkuji, paní předsedající, já zase můžu ubrat na hlase. Takže by mě opravdu zajímalo, co mladí lidé pětikoalici nebo současné vládě udělali.

Vy určitě, pane ministře, mě asi budete argumentovat, že jste ale snížili náklady na výstavbu rodinného domu. No, mě by zajímalo, pane ministře, za těch podmínek, kdo tady tedy ten rodinný dům bude stavět, když jsou nedostupné hypotéky. Takže to úplně jako proti pól tomu, jak navyšujete náklady běžné mladé rodině, určitě nepřísluší. Ty hypotéky jako takové jsou skutečně velmi výrazně nedostupné a já musím říci, že my jsme se snažili i nějakým způsobem deklarovat, co všechno bychom dělali v oblasti bydlení, abychom právě mladým lidem pomohli.

Vím, že pan ministr má Úřad státu ve věcech majetkových, kde může samozřejmě vydefinovat tyto pozemky.

Pro nás je velmi důležité i otevřít právě ty vícegenerační domy, už jsem o tom také hovořila, ale pan ministr všechny tyto informace ode mě má a byla bych opravdu ráda, kdybychom konečně byli schopni hledat tu společnou cestu a vyhovět prostě spoustě rodin v tom, že jim k tomu dostupnému bydlení skutečně pomůžeme. A v dnešní době, při takovýchto sazbách hypoték, kde každá mladá rodina se snaží udělat opravdu maximum pro to, aby našla levnější produkt na trhu, tak přijít s tím, že je budete pokutovat za předčasné splacení, to považuji opravdu za nehorázné. A já se musím v této souvislosti zeptat, protože mě to fakt hlava nebere, proč těm mladým lidem toto všechno, co jsem vám tady říkala, prostě děláte, jestli za tím nemůže být, a omlouvám se panu ministrovi, ale zeptat se musím. Vy jste si je tam prosadili a mně to teď trošku přijde jako úlitba těm bankám, že vy jim na oplátku za to, že ony vám odvedou něco v rámci windfall tax, tak to stejně vyberete zpětně od těch lidí za to předčasné splacení hypoték.